V zemědělském výboru jsme ty věci projednali, navštívili jsme jak Lesy České republiky, tak Vojenské lesy a statky. Pan kolega Podal a někteří další objížděli i jednotlivé vlastníky lesů a to vystoupení pana kolegy Podala a některých dalších, včetně tedy teď pana ministra Jurečky, věrně zobrazuje současný stav.

Takže je to spíše komplexní problém.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Ministerstvo zemědělství o I. provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích;

To byl komentář.

Děkuji vám za pozornost, též s pozdravem lesu zdar.

My řešíme důsledky.

A těch příčin je několik a ve všech případech je viník člověk. Za prvé máme narušený ekosystém.

Za třetí je to změna postavení pracovníků lesní správy. A teď, jestli dovolíte, se trošičku zastavím nad každým z těchto bodů. Takže největší změny v krajině způsobuje činnost člověka.

Krajina ztratila schopnost vodu zachytit a zadržovat ji.